Dobré dopoledne, dámy a pánové. Transformace krajů, jako je Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, je postavena na tom, že právě nahradíme starou výrobu novými firmami, právě s přidanou hodnotou. Čili já si myslím, že si musíme říct na rovinu, že nevím, jak v Karlovarském, Ústeckém, my v Moravskoslezském kraji už nechceme žádnou výrobu pneumatik nebo něco, co bych nazval skutečně tou jednoduchou výrobou bez jakékoliv přidané hodnoty. Takže snažme se o to, aby přicházeli právě investoři, kteří takovéto věci budou potřebovat, ale prosím, to není jenom o investičních pobídkách, to je také o tom, že ten investor, než u nás získá stavební povolení, tak mu to trvá dva až tři roky, takový je výsledek. Takže prosím, zkusme si říct, že jedna věc jsou investiční pobídky, ale si řekněme, že ty investiční pobídky už dneska nejsou o tom, kolik ty firmy dostanou peněz, samozřejmě v konečném důsledku ano, ale jsou o tom, zdali jsou tam lidé, které potřebují a já tvrdím, že v Moravskoslezském kraji jsou, protože máme jedno z nejlepších vzdělávání v České republice, to za prvé. A za druhé si myslím, a to znova zopakuji, že musíme vytvořit takový rámec pro podnikání, aby jim to stálo za to přijít, a neutíkali do sousedního Polska, kde stavební povolení trvá devět měsíců.

Prosím. Děkuji za slovo.

My to tam bohužel v těchto krajích nemáme.

Prostě tak to je. Ty kraje ve své podstatě vypumpovala a teď tam zůstalo to, co tam zůstalo.

Ty kraje opravdu jsou postiženy a ty kraje potřebují pomoc.

Nejprve k otázce těch dopadů na státní rozpočet.

Jak už bylo uvedeno, my se budeme zaměřovat prioritně na podporu projektů s vyšší přidanou hodnotou, lze tedy očekávat zvýšení produktivity práce, tím i vyšší ziskovost a následně vyšší příjmy do státního rozpočtu, protože to, co budeme velmi přísně sledovat už v tom rozhodovacím procesu, je ten celkový očekávaný kumulovaný výnos a příspěvek pro Českou republiku. Samozřejmě jsem si vědom všech těch problémů, infrastrukturních, povolovacích a tak dál, jsou to věci, které chceme také, vzdělávání, provázání nových oborů se středoškolským, vysokoškolským vzděláváním tak, abychom to, co je opravdu v tuto chvíli největším problémem a největší brzdou přílivu přímých zahraničních investic do České republiky, je extrémně nízká nezaměstnanost, která začíná být škodlivá, protože já mám na tom seznamu velmi zajímavých projektů několik rozdílových projektů pro tuto zemi, ale samozřejmě klíčová otázka, kterou nám investoři kladou, je: Budete schopni nám ty 2, 3, 4 tisíce zaměstnanců zabezpečit? My chceme rozvíjet primárně zaostalejší regiony, protože chceme, aby nárůst hodnoty a nárůst bohatství byl rovnoměrně rozprostřen po celé republice, a právě Karlovarský kraj je tím krajem, který v možnosti sáhnout si na co nejvyšší pobídku, je společně s Ústeckým krajem číslo 1 na území České republiky, což by mělo investory motivovat k tomu, aby hledali cestu společně s námi, jak právě tyto kraje preferovat. To, že z Karlovarského kraje přišly od roku 2019 pouze dvě žádosti, to, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, není opravdu můj problém. A slyšet tady na tom místě, co všechno se v Karlovarském kraji zanedbalo, částečně od lidí, kteří ten kraj dlouhodobě vedli, považuji za extrémně pokrytecké. Co se týká vaší teze o nekompetenci, pouštíte se, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, opravdu na tenký led, protože moje kompetence byla v posledních dvaceti letech mnohokrát zdokumentována celou řadou výběrových řízení, celou řadou takzvaných fit and proper testů, regulátorů, v zemích, jako je Rakousko, Spojené státy americké, Velká Británie nebo Hongkong. Nevím, kdo vaši kompetenci testoval naposledy, takže této diskusi bych se raději vyhnul.

Já jsem mluvil už o mistrovství světa.

Děkuji. Děkuji. Jenom upozorním, že členové vlády nemají tu povinnost oslovovat prostřednictvím předsedajících. A zkonstatuji, že v mezičase se strhla taková menší lavina faktických poznámek.